Prosím, máte slovo.

Krátké odůvodnění. Já jsem byl veden snahou zajistit, aby nedošlo k propadu financování sportu, zejména sportu dětí a mládeže, a proto jsem navrhoval, aby dále pokračovala možnost takzvaných asignací s tím, že poté by o té částce rozhodovalo Ministerstvo školství.

Prosím, máte slovo. Já jsem chtěl jenom uvést, že iniciativně projednal tento materiál i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Proto jenom doporučuji tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a oznamuji tímto Sněmovně, že jsme jej takto přijali a doporučili. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bartoška.

Dámy a pánové, k tomuto návrhu zákona jsem podal pozměňovací návrh pod písmenem H, ve kterém navrhuji, aby se část z peněz, které se vyberou z hazardního průmyslu, alokovala a šla na prevenci a léčbu právě patologického hraní. Víceméně v dnešní době množství patologických hráčů převyšuje prostředky, které se na tuto oblast dávají. Patologičtí hráči jsou součástí herního průmyslu.

To znamená, že vás žádám o podporu tohoto návrhu, aby jestliže z herního průmyslu vybíráme peníze, které následně slouží státnímu rozpočtu, abychom se současně i zodpovědně postarali o ty, kteří se stali patologickými hráči, aby se část peněz alokovala do prevence a léčby. Já doufám, že můj návrh podpoříte. Já děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kučeru. Dobrý den, dámy a pánové.

To je správný krok. Rozumím tomu. S čím ale nesouhlasím a na co bych chtěl skutečně upozornit, je ono rozpočtové určení, kam daně půjdou.

Chci říct, že obce jsou ty, které nesou ony negativní dopady provozování heren.

Myslím si, že je správné, že každá obec si situaci řeší svými vyhláškami. To znamená, že zastupitelé dokážou sami posoudit, zda situace v jejich městě je natolik vážná, že je třeba nulová tolerance hazardu, a je to správné, nebo posoudí to, že je třeba hazard nějakým způsobem regulovat, ať už v místě, nebo čase.